Nejvíce mě na tom znepokojuje to, že takto připravovaná hanebnost byla a je připravována potichu a všechna média hlavního proudu o tom informují pouze okrajově, pokud vůbec. A vzhledem k tomu, že například o České televizi se ví, že má Evropskou unií určen takzvaný úhel pohledu, není se ani moc čemu divit. S tím samozřejmě souvisí i žaloba Evropské komise proti České republice, Maďarsku a Polsku kvůli kvótám podaná začátkem ledna k Soudnímu dvoru Evropské unie. Nikým nevolení úředníci Evropské komise tím potvrzují svou nadvládu nad jakýmkoli členským státem, který neuposlechne jejich nařízení. Dávají tím za pravdu všem kritikům Evropské unie, kteří jejich jednání nazývají diktátem a návratem k totalitním praktikám.

Touto politikou potlačuje svobodu, demokracii, národní tradice a zvyky, a třetími pohlavími útočí dokonce i na tradiční rodinu, která musí být základem každého státu. Národní státy jejím počínáním ztrácejí svou suverenitu a svobodné rozhodování o tom, koho si do své země pustí a s kým budou chtít v budoucnu žít. Politický projekt Evropské unie si těmito rozhodnutími stále více podkopává svůj hrob a potvrzuje tím, že je nereformovatelný a spěje ke své záhubě.